Takže co chceme jako Česká republika?

Předpokládám, že by to rozhodnutí ze strany americké administrativy mělo být co nejdřív. Takže to není o tom, že bychom tady navrhovali přerušení do září nebo přerušení do konce roku. Pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan Stanjura, navrhl přerušení do příští schůze. Jestli na příští schůzi nebude postoj změněn, budeme se o tom znovu bavit. Ale já předpokládám, doufám, že na příští schůzi, pokud by k tomu přerušení došlo, že už bude zdráv a v plné síle pan ministr zahraničních věcí Stropnický, aby nám řekl jako ministr zahraničních věcí, co to pro Českou republiku v případě, že by toto bylo schváleno, co to bude znamenat. Stejně ať nám řekne premiér této vlády, co to bude znamenat pro Českou republiku, i z jeho pozice, z pozice premiéra. Z pozice země, která na úrovni premiéra, vlády, prezidenta České republiky je jednou ze zemí, která se velmi zásadním způsobem, a já jsem za to ráda, staví za Izrael.

Dovolte mi tedy požádat vás ještě jednou o přerušení.

Já jsem dokonce včera ani netrvala na tom, že mi na to musí odpovídat pan Babiš nebo pan Stropnický. Já jsem žádala zpravodaje, pana kolegu, aby on zjistil, jaké to stanovisko je. Opravdu tady nejde o obstrukci.

Takže navrhuji procedurálně a prosím vás o podporu přerušení tohoto jednání do přítomnosti pana premiéra, případně přítomnosti pana ministra zahraničních věcí, případně sdělení informace za pana premiéra nebo za pana ministra. Co si tito dva klíčoví aktéři naší zahraniční politiky o tomto návrhu zákona myslí. Děkuji. Jen abych si to vyjasni tak je to návrh na přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti premiéra, nebo ministra zahraničních věcí, nebo sdělení jejich stanoviska.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Takže budeme pokračovat v jednání. Mám tady omluvenku. Jako prvního tady mám s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Kalouska. Děkuji za pozornost. Pane předsedající, dámy a pánové, prosím, nejprve mi dovolte dvě sice velmi vážně míněné, ale přece jenom lehce odlehčující poznámky. Tou první poznámkou je reflexe toho, že vláda má neutrální stanovisko.

Tohle je totiž, a teď si nedělám legraci, tohle je zahraničněpolitická strategie české vlády. A je to smutné zejména pro budoucnost České republiky a našich dětí, protože nás prostě nikdo nebude brát vážně, pokud česká vláda postupuje tak, jak postupuje, a ona tak bohužel postupuje. Týká se nepřítomnosti pana ministra zahraničních věcí.

Jenom nevím, proč se to prezentuje jako zdravotní problém.

A teď mi po těchto dvou poznámkách dovolte jednu informaci, o které se domnívám, dámy a pánové, a proto jsem vystoupil, že řada z vás ji nemá, protože je opravdu čerstvá. Dovolte, abych vás informoval, že dnes byl den armády Teheránu.